Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, jestli má někdo jiný návrh, aby byl přikázán tento materiál jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak, dobře. Přistoupíme k hlasování. Dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Neeviduji žádný návrh. Konstatuji tedy, že tento materiál byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a to jako výboru garančnímu. Končím projednávání tohoto bodu.